V podrobné rozpravě to ještě zjednoduším. Návrh usnesení bude tedy znít: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi pro Ústavu České republiky, a to na principu parity, jako čtrnáctičlenný orgán Poslanecké sněmovny. Děkuji. Pan předseda klubu Faltýnek. Já také velmi stručně: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Děkuji. S tím, že počet členů bude 15 na principu poměrného zastoupení. Zeptám se paní poslankyně Markové, zda své vystoupení chce formulovat jako protinávrh. Není tomu tak.